Otevírám rozpravu. Táži se, zda chcete někdo vystoupit k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. V tom případě přistoupíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, jak zde bylo přečteno.

Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.